Ale už vůbec největší povytažení obočí nejen ve mně vyvolává postoj pana ministra spravedlnosti. Nezlobte se na mě, vidím nejen já, ale i řada mých kolegů z poslaneckého klubu v projevu, zejména v závěru projevu pana ministra spravedlnosti jakési pohrdání Poslaneckou sněmovnou. Prosím, aby si všichni uvědomili, že vláda je odvozena od Poslanecké sněmovny, ostatně jak i pan předseda komise Blažek tady připomněl přede mnou, že se zpovídá Poslanecké sněmovně, že tedy to usnesení, o kterém pan ministr hovořil, že je jaksi nad rámec, naprosto odpovídá tomu, co Poslanecká sněmovna může po vládě chtít, a pokud takovéto pohrdání Poslaneckou sněmovnou věřím tomu, že pan ministr dobře ví, jaké je postavení vlády vůči Poslanecké sněmovně bude pokračovat, já bych poprosil pana premiéra, aby zvážil odvolání pana ministra spravedlnosti z funkce ministra. Děkuji. Děkuji za slovo. A pan Sklenák tady něco mluvil o tom, jaký byl začátek. Začátek byl ten, že státní zástupci se ozvali proti té reorganizaci, ne hnutí ANO. A jedině hnutí ANO mělo zájem ten problém řešit.

Takže nalijeme si tady čistého politického vína za chvíli, když mě necháte mluvit! Nyní pan poslanec Korte s faktickou poznámkou a pak ještě fakticky i pan poslanec Blažek. Já chci pouze uvést na pravou míru to, co zde říkal kolega Ivan Gabal.

Za druhé. Usnesení, které navrhl Ivan Gabal, aby výbor vyslovil nesouhlas s organizační změnou, nebylo přijato, tudíž neexistuje. Pan poslanec Blažek. Já jen taková stručná reakce. Když tady slyším, že tu krizi nevyvolalo hnutí ANO, a vyvolalo, tak jenom jednoduchý příklad.

Co udělali ministři ANO? Abychom si nedávali zásluhy, které jsou. Tihle to řešili okamžitě, to v té zprávě je také, abychom si zase uvědomili, žádný ministr to neřešil, jak to řešit bylo možné. V tom je ten problém.

Já na to musím reagovat.

A to jediné umožnilo nekomunistickým členům vlády toto usnesení prosadit, protože o programu vlády tehdy i dnes rozhoduje ten, kdo vládu řídí, což je premiér, a když tam není, tak vicepremiér.

Nechme mluvit pana ministra. A druhá věc. My jsme toho udělali docela dost. Bylo třeba zasedání Bezpečnostní rady státu, kde naše návrhy byly předsedajícím ignorovány atd. Podařilo se například to, že ta změna byla o měsíc odložena. A za ten měsíc byla zapracována řada připomínek státního zastupitelství a já si troufám tvrdit, že kdyby nebyla o ten měsíc odložena, tak by to byla úplná katastrofa, protože celý ten měsíc se přicházelo na to, na co všechno se nemyslelo, když se to navrhovalo.

Víc se udělat nedalo.

A výklad jednacího řádu vlády tak, že ministr nemůže navrhnout do programu nějaký bod, je úplně mimo realitu.

Vláda, vláda a ještě jednou vláda a v té jsou vaši ministři, nikoliv ministři ODS. Žádnou další faktickou poznámku nemám.

Dramatický výkon jeho vystoupení jednička, možná podtržená. Fakta nula!

Tak zkusme si říct, co mohl udělat a co udělal. Bezcenná věta. Zvážím, uvidíme. Dramaticky. Nic! Vůbec nic.